Je třeba navodit podle mého názoru takový stav, kdy pocit opory v zákoně bude mít právě bránící se napadený, a nikoliv útočník. Vžijme se do této situace, že nejsou občané, které to může potkat, může to potkat kohokoliv z nás, právně kvalifikovaní jako zpravodaj nebo kolega poslanec Ondráček a nebudou mít čas přemítat o tom, co je správně, co není správně, nebudou mít čas volat právníkovi, advokátovi. Bude pro ně rozhodující každá chvilka.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh pana poslance Kádnera se týká úpravy nutné obrany v trestním zákoníku. Už jsme tady slyšeli, že současná úprava v § 29 odst. 1 stanoví, že čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. V odstavci druhém se pak dále upřesňuje, že nejde o nutnou obranu, bylali obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Jak můžeme vidět, jedná se o definici poměrně obecnou, která může zahrnovat celou řadu různých situací. Pro oběť takového činu je mnohdy velmi obtížné rozpoznat skutečné nebezpečí, které jí hrozí.

V takových případech jsem jednoznačně zastáncem toho, aby právo chránilo osoby, vůči kterým trestný čin směřuje, a to co nejširším akceptovatelným způsobem. Na druhé straně pak můžeme argumentovat tím, že judikatura Nejvyššího soudu České republiky zaznamenala v tomto směru určitý vývoj ve prospěch právě obětí trestných činů. V tom světle by se pak doplnění § 29 mohlo zdát nadbytečné. Domnívám se proto, že nelze nyní učinit jednoznačný závěr, zda je sněmovní tisk ku prospěchu věci, nebo ne. Proto navrhuji, abychom mu dali šanci ve druhém čtení při projednávání v příslušném výboru. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

To, co zde zaznělo, mě pouze přesvědčilo o tom, abychom se tímto tématem velmi intenzivně dále zabývali, a proto vás prosím o propuštění do druhého čtení.

A já si prostě kladu otázku. Jsme tady kvůli čemu?

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Návrh zákona z hlediska obsahu v podstatě nic nového nezakládá.

Asi taky ne. Děkuji. Nyní ještě s přihláškou pan poslanec Chvojka. Ještě jsme stále v rozpravě. Děkuji za slovo.

Já jsem si nevzpomněl ani na jeden případ.

Děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Já si myslím, že debata probíhala v tuto chvíli více jak tři roky mimo tuto Sněmovnu.

A já vás ještě jednou prosím, aby byla debata ve výborech, tam, kam patří. Protože my nechceme nic měnit.